V tomto případě to takto není.

Děkuji.

Rozumím tomu, co vy se snažíte naznačit, že opravdu, když se splete čárka... Ale váš příklad s katastrálním číslem, s parcelním číslem není možný. V tom okamžiku se nám zhroutí celý systém katastrálního úřadu. To je podstatná náležitost, tu není možné měnit.

Obě dvě strany podepsaly nějakou menší chybu v té smlouvě, která nebyla podstatnou náležitostí, a katastrální řízení dále běželo. Prosím, nikdy to nefungovalo ohledně parcelních čísel, to si opravdu nedokážu představit.

Ad jedna. Nebo chcete, aby bylo možné vzít zpět ten návrh, to ale je možné již dnes, to je běžné.

Děkuji. Máte slovo. Já si myslím, že jsem se vyjadřovala správně. Já jsem chtěla to zpětvzetí. Samozřejmě, říkáte, že je to prodloužení, ale já zase říkám to, že samozřejmě ten úkon je možný.

Tam to taky funguje a myslím si, že to tam funguje dobře.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, členové vlády, já mám jinou historku. Koupili jsme pozemek a na katastrálním úřadě omylem zapsali ještě jednoho vlastníka.

Takže to jen k té absurdní situaci. Děkuji. S faktickou je paní poslankyně Balaštíková a hlásí se další s faktickou paní poslankyně Peštová. Jenom k panu ministrovi. Víte, ono to nebylo emotivní.

A zkrátka to chystalo ministerstvo.

Nicméně jestliže dneska víme, že něco není úplně dobře, tak to udělejme dobře a není to nic prosím proti vám ani vůči práci ministerstva. Jsme lidé, chyby se dějí, je to normální. Děkuji.

Ono těch právníků tady moc není, kteří by strašně rádi na tom chtěli spolupracovat. A další problém, který třeba trápí občany v Mostě, je, že si koupili v privatizaci byty a je tam předkupní právo města.

A pro ty lidi jsou to neskutečné peníze.

Děkuji. Do obecné rozpravy je tedy přihlášen pan poslanec Kott. Máte slovo.

Tisk tady skutečně byl v minulém volebním období, byl to sněmovní tisk 1029 a myslím si, že jsme ve většině u této novely zákony dospěli k nějakému konsenzu.

Dokonce tvrdí, že by nebyl zcela funkční a že některé mechanismy jsou tam i v rozporu mezi jednotlivými zájmovými komorami.